Děkuji za slovo. Já jsem u tohoto zákona byl aktivní na půdě hospodářského výboru a měl jsem to v plánu i dnes v rozpravě, ale bohužel z časových důvodů jiných jednání a změny programu jsem neměl tu příležitost.

V tuto chvíli v podrobné rozpravě tedy pouze to, co mi velí jednací řád.

Takže vnímám to spíš jako technické zpřesnění jednotlivých formulací v rámci zákona. Je to návrh, který fakticky nebo obsahově nedělá žádné strukturální nebo zásadní změny.

Pane ministře? Pan zpravodaj? Nepadl žádný návrh, který by byl k hlasování po podrobné rozpravě ve druhém čtení, takže mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Nemá zájem? Má zájem. Tak dobře.